32.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona obsahující dvě významná opatření v oblasti důchodového pojištění, která jsou též realizací záměru programového prohlášení vlády.

Toto zvýšení základní výměny důchodů se bude týkat všech důchodů, to jest jak nově přiznávaných důchodů, tak důchodů vyplácených. Účelem tohoto opatření je přispět ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, neboť všechny důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy. U zvýšení vyplácených důchodů je třeba upozornit ještě na přechodné ustanovení obsažené v článku 2 bodu 1 návrhu zákona, jehož účelem je při zvýšení důchodů v lednu 2019, tj. při prvním zvýšení podle nových pravidel, zajistit, aby se u části důchodců s vyššími důchody neprojevila nová úprava nepříznivě. Druhé opatření, které je navrženo, se týká důchodců, kteří dovršili věk 85 let, a spočívá ve zvýšení procentní výměry jejich důchodu o tisíc korun měsíčně. V případě, že důchodce bude pobírat více důchodů, zvýší se takto procentní výměra starobního důchodu.

Účelem tohoto opatření je posílit životní úroveň nejstarších občanů, kteří mají zpravidla zvýšené nároky spojené se stářím, zejména pokud se jedná o sociální a zdravotní služby, a vzhledem ke svému věku si již své příjmy nemohou zvýšit výdělečnou činností. Prosím o vaši podporu předloženého návrhu zákona, který se bude týkat všech důchodců a přinese posílení jejich příjmů. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na paní ministryni a doplnil, případně připomenul dosavadní cestu tohoto předloženého návrhu. Tak jak bylo řečeno, předložená novela obsahuje dvě části. Za prvé zvedá základní výměru důchodu ze současných 9 % průměrné mzdy na 10 % a za druhé zvyšuje o tisícikorunu důchody lidem, kteří překročili hranici věku 85 let. Navýšení základní výměry důchodů i penzí lidí nad 85 let je navrhováno nad rámec pravidelné valorizace důchodů. Nový upravený rámec výpočtu důchodů relativně více pomůže těm, kteří pobírají nízké důchody. Možná překvapivě rychle se důvodová zpráva vypořádává s výpočtem dopadů, které budou mít navrhovaná řešení do státního rozpočtu. Tady bych chtěl připomenout, že jen v roce 2019 dle důvodové zprávy bude dopad prvního opatření představovat přibližně dodatečných 12 miliard a výdaje porostou i v příštích letech.

Vysoké nároky na výdajovou stránku státního rozpočtu nakonec konstatuje i samotné Ministerstvo financí, které se k předložené novele v minulosti již vyjádřilo. Podle něj návrh zvyšuje mandatorní výdaje nejen v krátkém období, ale i v delším horizontu s dlouhodobými dopady do veřejných financí České republiky. Vážené dámy a pánové, sluší se také připomenout, že předložená novela zákona prošla pouze zkráceným připomínkovým řízením, které z rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády z 30. ledna letošního roku trvalo pouhých šest dnů. Předseda Legislativní rady vlády současně vyslovil souhlas s tím, že k návrhu zákona nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace RIA. Dámy a pánové, je zřejmé, že předložený návrh nepředstavuje žádnou koncepční materii, která by nabízela trvalý rámec vývoje a zvyšování důchodů v příštích letech, ani nepřináší řešení pro vyplácení důchodů budoucím generacím. Nejde o žádnou reformu, ale pouze o dílčí zásah do penzijního systému.

Chtěl bych také připomenout, že organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro sociální politiku. Pokud během následující debaty padne návrh na přiřazení tisku i dalším výborům, např. rozpočtovému výboru, tak jsem připraven takovýto návrh podpořit. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane zpravodaji.

Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, na úvod mi dovolte říct, že zvyšování důchodů SPD dlouhodobě prosazuje a vždy i do budoucna ho budeme podporovat a bude to naše priorita. Proto vždy také podpoříme návrhy na jeho zvýšení. Jsme rádi, že se konečně lidem zvýší výrazněji důchody a že tady takový návrh je a vypadá to, že bude mít většinovou podporu i od ostatních stran.